Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jenom konstatuji, že je tu požadavek pana předsedy Faltýnka za hnutí ANO o přestávku v délce 10 minut po skončení obecné rozpravy. Prosím. Děkuji. Já jsem to chtěl slyšet z politických důvodů, pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. Protože mě by zajímalo já chápu to, že tady ODS chce navrhnout nějakou záležitost, která se týká jiné věci, než je předmět zákona.